Není slyšet, prosím, přesuňte případně svá jednání jinam. Dále zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti.

Je potřeba to vyřešit, a nějakým způsobem, který bude smysluplný. Cílem řešení tohoto problému je zejména problém vícečetných exekucí, takže se navrhují přijmout taková opatření, která omezí počet podávaných exekučních návrhů a zároveň zajistí, aby bezúspěšná exekuční řízení byla ukončována v odpovídající době, která by bránila hromadění takových exekucí. K dosažení tohoto cíle je nutné přijmout několik opatření. Tak za prvé se navrhuje koncentrace exekučních řízení, která jsou vedena proti témuž povinnému u jednoho soudního exekutora. V zásadě všechna taková řízení by měla probíhat u soudního exekutora, který vede řízení, jež bylo proti povinnému zahájeno jako první. Obecně by zůstala zachována možnost oprávněného zvolit si soudního exekutora, k němuž podá exekuční návrh. Pokud by však po obdržení návrhu soudní exekutor z rejstříku zahájených exekucí zjistil, že v okamžiku zahájení exekučního řízení bylo proti povinnému vedeno jiné exekuční řízení, měl by povinnost postoupit exekuční návrh soudnímu exekutorovi, který vede dříve zahájené řízení. Přechodná ustanovení k návrhu jsou založena na odlišném principu. Na základě přechodných ustanovení by řízení, která byla zahájena po účinnosti, měla být koncentrována k územně nejbližšímu soudnímu exekutorovi, který vede řízení zahájené před účinností návrhu. Návrh dále zakotvuje v podstatě namísto soudního poplatku náhradu hotových výdajů spojených s nově upravenou činností soudního exekutora v první fázi exekuce, kterou by měl soudnímu exekutorovi uhradit oprávněný. Důsledkem zavedení koncentrace řízení by měla být především skutečnost, že povinný z vícečetných exekucí bude moci komunikovat pouze s jedním soudním exekutorem, a bude se tedy lépe orientovat ve svých procesních právech a povinnostech. Princip jeden exekutor jeden povinný zjednoduší i státní dohled a dohled nad soudními exekutory.

Proti zavedení místní příslušnosti soudního exekutora hovoří nejvíce s ní spojená vázanost soudního exekutora na určité teritorium, přičemž jednotlivé oblasti se mohou zásadně odlišovat ohledně úrovně příjmu a majetku obecně na straně povinných a ohledně míry zadluženosti. Zároveň by došlo k tomu, že všem exekutorům by byl přidělován obdobný počet exekučních věcí. Předpokládá se osvobození od placení zálohy v případě exekuce k vymožení výživného na nezletilé dítě, náhrady újmy způsobené pracovním úrazem a tak podobně. Podle platné úpravy je zahájení exekuce pro oprávněného bezplatné. Soudní exekutor bude moci ze zálohy uspokojit zejména náklady exekuce, pokud však bude úspěšná, budou náklady případně uspokojené ze zálohy oprávněnému zpětně uhrazeny z vymoženého plnění. Za třetí, zastavení bezvýsledné exekuce po třech letech, což je také nutno zdůraznit, že tento instrument je důležitý. Zastavení takové exekuce bude povinností soudního exekutora, který bude rozhodovat i bez návrhu a souhlasu oprávněného.

Práva oprávněného jsou chráněna tak, že mu je dána možnost složit na výzvu soudního exekutora další zálohu na náklady exekuce, a tím odvrátit zastavení exekuce. Dále návrh řeší některé dílčí problémy vyplývající z praxe, např. zakotvuje náhradu nákladů plátce mzdy, které mu vznikají při exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů. Předpokládá se, že plátci mzdy bude náležet paušální náhrada ve výši 50 korun za jeden kalendářní měsíc, v němž je vůči jednomu zaměstnanci vedeno exekuční řízení. Nově upravuje výkon rozhodnutí vedení na odstupné a obdobné příjmy. Zpřesňuje právní úpravu součinnosti plátce mzdy poskytované soudnímu exekutorovi nebo zavádí povinnost Exekutorské komory. V průběhu vývoje tohoto návrhu zákona jsem zaznamenala spoustu názorů s tím, že někteří exekutoři upřednostňují tzv. teritorialitu. Já se nebráním případným změnám, pokud Sněmovna rozhodne a bude si přát nějakou kombinaci těchto možností, protože zastávám názor, že obě varianty jsou možné a průchodné. Je potřeba je ovšem dokonale sladit tak, aby fungovaly v praxi.

Děkuji za pozornost.